Jermanová, abych řekl správně celé jméno paní kolegyně. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, žádám vás o klid! Paní první místopředsedkyně, máte slovo.

Děkuji vám. Děkuji, paní místopředsedkyně. My vám také přejeme hodně štěstí ve vaší nové funkci. Nyní pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já se omlouvám, nezdržím. Bude nám tady chybět. Nyní můžeme pokračovat bodem číslo 200.